Komise, abychom si to nepletli, že to je nějaký orgán činný v trestním řízení, tak ta komise vzniká na návrh politika, vznikne politický orgán politického orgánu a může mít nějaké politické závěry.

Ale myslím si, že nic jiného z tohoto vzniknout nemůže. Mně už to vadí delší dobu. Pak máte v televizi policistu, ten říká: já bych fungoval, ale mně chybí pořádné zákony.

Představa, že nefunguje, je mylná. Občané by nepoznali, že nefunguje Sněmovna, že nefunguje Senát, že nefunguje vláda a že nefunguje další orgán, druhý den. Kdyby nefungovala policie, tak druhý den to poznáte všichni a okamžitě. To prostě není pravda. V tomto státě je ručně zhruba 300 tisíc trestních oznámení, z toho část je udání, to znamená, že jsou úplně nesmyslná, kde řeší úplně jiné záležitosti, a zahájí se 100 tisíc trestních stíhání ročně. Neříkejme tedy policistům, že nedělají.

My jsme tady od toho, aby se to zlepšovalo, a nikoli abychom tady jenom tak vykládali, že ten to dělá špatně, tamten to dělá špatně. Závěrem mi dovolte říci jednu věc. Z celé debaty si ten, kdo to poslouchal dnes, odnese jediný závěr, a to zejména, pokud pracuje jako vyšší státní úředník. Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S přednostním právem. Nevyužil jsem přednostního práva, čekal jsem, až ostatní řečníci řeknou to, co sdělit chtějí. Dvě věci.

Na druhé straně mnozí mluvili o tom, jak jsou chyby v realizaci, ale já tvrdím se znalostí věci, že velmi často chyby vznikají už na začátku při přípravě.

To je náš podnět k tomu, abychom to vzali včetně přípravy. Nemusíme ho takto speciálně dávat do názvu bodu, a my jsme připraveni se na práci komise standardním způsobem podílet. A už jenom jednu věc.

Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečné slovo.

Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna

Komise bude mít předsedu, místopředsedu a tedy dalších 7 členů. Doba činnosti komise bude 6 měsíců. Komise bude jednat minimálně jednou měsíčně. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Dámy a pánové, jenom bych paní navrhovatelce navrhl to, co tady zmínil pan ministr, a to je, abyste tam měli i vyšetřování, aby se komise mohla zabývat i tím, proč se nevyšetřilo, protože pokud podávají příslušné instituce trestní oznámení a policie to odkládá, tak by komise měla mít možnost se podívat, proč policie nevyšetřila. Tam je jenom kontrolní, a ne vyšetřovací.

Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se Poslanecké sněmovny, zda můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Není proti tomu námitek, tudíž pro jistotu vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 44, do kterého je přihlášeno 135 přítomných, pro 134, proti 1. Končím projednávání bodu 131. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak věřte, že z toho radost nemám, ale říct to prostě musím, protože pravidla jsou jenom jedna a musí se dodržovat. Sice nepožadovala zpochybnění hlasování, ale tady autoritativně řekla na mikrofon, že hlasovala pro. Ale podle sjetiny nebyla přihlášena. Už to, jak se v tomto volebním období říká, že já jsem chtěl hlasovat pro a hlasoval jsem proti, už to je proti jednacímu řádu.